Referendum má být proto předem neomezené, vyjma základních povinností státu, vnitrostátních i mezinárodních. Náš návrh zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice, jako i v každé demokracii, jsou občané, kteří buď svou moc delegují na své zástupce, nebo ji vykonávají přímo. Zastánci čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům, a ti proto mají právo rozhodovat. To je přesně to, co tady říkají ty elity.

Je možné ho darovat pouze dobrovolně. A dobrovolnost znamená, že občan musí mít možnost mandát nedarovat, ale zvolit si možnost přímo rozhodnout prostřednictvím referenda.

A to ještě sami sebe se tady snažíte nazývat demokraty, a přitom je to přesně naopak.

Francouzská ústava na celostátní úrovni rozlišuje takzvané ústavní a legislativní referendum.

Tento článek umožňuje prezidentu republiky na návrh vlády nebo na společný návrh obou komor parlamentu předložit občanům návrh zákona.

Od 1. ledna 2015 může být k těmto otázkám uspořádáno referendum, takzvané sdílené iniciativy.

Tato iniciativa má formu návrhu zákona a nesmí derogovat ustanovení právního předpisu v době jednoho roku od jeho vyhlášení.

Ústavní rada přezkoumává ve lhůtě jednoho měsíce od předložení návrhu zákona veškeré výše uvedené podmínky. O těchto otázkách ústavní rada rozhoduje odůvodněným rozhodnutím.

Zpětvzetí podpisu není možné.

Nicméně vypsání referenda se nevyžaduje v případě, když prezident návrh předloží na společném zasedání obou komor parlamentu a získá třípětinovou většinu odevzdaných hlasů.